Stěžujeme si, že někteří lidé daná opatření nedodržují.

Stěžujeme si, že někteří lidé opatření nedodržují. Ano, jsou takoví, kterým leze krkem mnohdy nesmyslné nařízení, když vidí, že někteří čelní představitelé na to kašlou.

Vážená vládo, vážený pane premiére, dnes tu opět stojíme u prodloužení nouzového stavu. Nyní se dozvídáme, že svobodu omezující nařízení byla vlastně k ničemu. Zavřeli jste sjezdovky a nyní říkáte, že to vlastně nemělo žádný smysl, protože byly otevřené okresy. Tudíž jste nechali zlikvidovat živnostníky a nyní jste v podstatě veřejně přiznali, že to žádný efekt nemělo.

Nechali jste živnostníky zkrachovat a naučili jste je svými opatřeními lhát a podvádět, naučili jste živnostníky pracovat načerno.

Dále, nechali jste děti již rok doma. Rok neviděly své kamarády, neznají žádný režim a mohou v podstatě každý den sedět pouze doma a zavolat si se svým kamarádem pouze přes telefon. Již několikrát jste zde slibovali, že otevřete školy, místo toho jste uvěznili doma i ty nejmenší.

Neumožnili jste studentům se řádně připravit na maturitu, a tak část maturity jste raději zrušili. Žádné konkrétní datum zde opět nepadlo, pouze informace, že ředitelé budou o otevření vědět týden dopředu, což je velmi výborné, akorát by bylo asi vhodné říci, kdy k tomu zhruba dojde. To jsem samozřejmě již včera říkala panu ministru školství. Je to katastrofa, co z těch našich dětí bude. Ano, někde může distanční výuka fungovat, já neříkám, že to není možné, ale také je fakt, že distanční výuka na mnoha místech a na mnoha školách zkrátka nefunguje.

Takový je prostě fakt. Nepodpořím tedy dnešní prodloužení nouzového stavu, a to v žádném případě. Živnostníky jste nechali zkrachovat, ti živoří, děti nechodí do škol a lidé toho mají naprosto plné zuby.

Děkuji, pane předsedo.